Pan ministr říká, a já ho tady nechci nějak shazovat, že se řešením energetické krize zabývá od začátku invaze Ruska na Ukrajinu, a zabývá se tedy energetickou krizí, která významným způsobem ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu a většinu českých domácností. Jenže české domácnosti a český průmysl zatím nevidí žádné výsledky, takže nevidí žádný reálný výsledek této práce a této snahy.

Měla by být vyšší, možná 40 000 korun, aby zohlednila období, než se současná pětikoalice prostě k tomuto cíli dopracovala.

Takto bych mohla pokračovat dále.

Takže my budeme platit pětinásobně více než naši sousedé na Slovensku? Jak mají být naše tuzemské firmy konkurenceschopné, když mají základní vstupy mnohonásobně vyšší?

Netřeba dodávat, co to znamená pro konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Pan ministr sám mluvil o legislativním předpokladu. Znamená to pouze, že se třeba vláda k nějaké pomoci dokonce jednou rozhodne a dostane. Jednou, vše se totiž bude řídit až vládními nařízeními a o těch nevíme nic, zatím vůbec nic.

Občané potřebují vědět, na co se mají připravit.

Musíme říct lidem pravdu do očí, a to je, že pokud nezačne vláda skutečně něco dělat, dostane tím rodiny, ale i firmy do opravdových problémů. A znovu opakuji, že podáváme pomocnou ruku, opakovaně. I dnes jsme připraveni podpořit tento návrh. Podpořili jsme projednávání v legislativní nouzi, což neznamená, že ho nebudeme kritizovat. A také si musíme říct, že tyto dnešní extrémně vysoké ceny energií nejsou pravděpodobně konečné.

Milá vládo, scénář je stále stejný.

Lidé ale potřebují pomoci rychle a já mám obavu, že toto nebude ta správná cesta. Strašně ráda se budu mýlit a ráda uvidím, že k lidem dostatečná pomoc doputovala. Děkuji vám.

Děkuji, paní předsedající.

Budu rád.